Nyní tedy budeme hlasovat nejprve o návrhu na zamítnutí. V obecné rozpravě jej přednesl jak pan poslanec Nykl, tak pan poslanec Heger. Eviduji žádost o odhlášení.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že tento návrh byl přijat a návrh zákona byl zamítnut. Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji jak panu předkladateli, tak panu zpravodaji. Otevírám další bod.